A protože ministr zdravotnictví Vlastimil Válek nefunguje, svolali jsme nedávno do Poslanecké sněmovny zástupce klíčových profesních komor, oborových asociací, abychom mu pomohli nalézt řešení.

Účast vrcholných představitelů českého zdravotnictví jasně potvrdila, že nedostatek léků chápou jako velký problém, neboť to chápe jako velký problém úplně každý.

O to více alarmující je, že tím, kdo nepřišel, a dokonce za sebe nevyslal ani žádného zástupce, byl sám ministr zdravotnictví Vlastimil Válek, tedy ten, který nese za tuto situaci hlavní zodpovědnost.

Cituji: